Nikdo nemohl předpokládat, že covid se potáhne celý rok.

V opačném případě by nastalo vázání výdajů.

To jsou všechno ty důvody, proč ty peníze potřebujeme. Bude následovat faktická poznámka paní poslankyně Věry Kovářové. Prosím, máte slovo.

Druhá věc.

Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. V tuto chvíli vystoupí s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Mechanismus toho, jak přesouvat peníze, popsal některý z mých předřečníků se souhlasem rozpočtového výboru. Nic akutního nehrozí.

Tam žádný výdaj stát nemá.

Chápu, že vláda přichází s úpravou rozpočtu klidně v polovině února, ale myslím si, že máme projednávat řádným způsobem.

Tak vy se seženete proti zdi, a ještě přidáváte plyn?

Za třicet dnů se dají nachystat smysluplné pozměňující návrhy.

Není splněno deset dnů.

Připraví se pan poslanec Jan Jakob.

Žádná věcná souvislost tam prostě není. Řekl jsem, že podnikatelům se platit dá, a obcím, za sedm měsíců.

Pan poslanec Jan Jakob vystoupí s faktickou poznámkou. Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl říci něco obdobného.

Může. Nic tomu nebrání. S faktickou poznámkou předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Chci se důrazně ohradit vůči tomu, že jsem kohokoli vydíral. Tak si nechte ta svoje silná prohlášení! Děkuji. Děkuji za slovo. To jsem rád, že se to od posledně změnilo. No, k tomu státnímu rozpočtu jednoduchá poznámka. Vláda přichází a chce zvýšit schodek státního rozpočtu na 500 mld. a přicházíte do Poslanecké sněmovny snad s očekáváním, že to bude za hodinu sfouknuté. To je přece naprosto nemyslitelné. Když se projednával rozpočet na letošní rok, tak jsem opakovaně upozorňoval na to, že rozpočet je sestaven špatně, že nezahrnuje řadu výdajů a že je sestaven na základě špatného očekávání vývoje ekonomiky. Tehdy jste, paní ministryně, argumentovala, jak je všechno v pořádku, jak je to sestaveno řádně, jak všechno odpovídá.